Naopak. Mám za to, že by mohla být v civilních věcech možná i posílena, například v rodinných právních sporech.

Nemyslím si, že je správné řešení institut přísedících, a teď opakuji, mluvím o pracovněprávních sporech rušit.

Myslím, že té věci by to pomohlo.

Nyní s faktickou poznámkou poslanec Marek Výborný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně.

Je to skutečně nehorázná částka 150 korun, takže naprostý souhlas. Nicméně, to byl popsán ideální stav. A je potřeba si také říci, že ideální stav fakticky nikdy neexistoval, neexistuje a bohužel ani existovat nebude.

Zatím poslední přihláška.

Touto navrhovanou úpravou místní příslušnosti dojde ke specializaci obvodního soudu pro Prahu 1 na věci týkající se evropského příkazu k obstavení účtu.

Zavedení specializace má zajistit, aby nedocházelo k problémům při aplikaci předmětné právní úpravy a bylo možné dodržet stanovené lhůty. Příslušnost se stanovuje u Obvodního soudu pro Prahu 1, a to zejména z důvodu, že v jeho obvodu sídlí většina bank v České republice, které mají v případě výkonu rozhodnutí poskytovat součinnost.

Zároveň bude díky změně možné řádně splnit požadavek článku 14 a s tím související notifikační povinnost, týkající se evropského příkazu obstavení účtu. Dosud totiž panovaly pochybnosti o tom, který orgán je určený jako příslušný pro získávání informací o účtu podle právě citovaného článku. Co se týká přechodných ustanovení, která také pozměňovací návrh upravuje a pamatuje na ně, řízení ve věcech evropského příkazu k obstavení účtu, která již byla zahájena před nabytím účinnosti, budou dokončena podle dosavadních předpisů, a specializace se tedy aplikuje toliko vůči řízením, zahájeným po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Druhou věcí, o kterou bych vás chtěla požádat, kolegové, kolegyně, a podpořit, a vím, že zpravodaj tohoto tisku se k tomu chystá, je úprava účinnosti při třetím čtení. Ten důvod je následující. Novela zákona o soudech a soudcích upravuje nově výběr soudců včetně stanovení zásady, že každý soudce může být jmenován pouze po úspěšném absolvování výběrového řízení upraveného zákonem ve znění nyní přijímané novely. Přechodná ustanovení neobsahují úpravu, která by umožňovala po určitou dobu po nabytí účinnosti novely zákona postupovat při jmenování soudců dle dosavadních předpisů, to je jmenovat soudce, kteří prošli stávajícím výběrem. Po nabytí účinnosti novely zákona tedy již nebude možné jmenovat soudce, kteří neprošli výběrovým řízením dle zákona v novém znění. Je přitom zřejmé, že příprava uspořádání výběrových řízení vyžaduje nejméně několik měsíců po nabytí účinnosti námi projednávaného tisku.

Organizačně bude pro uspořádání výběrového řízení nutno připravit jeho písemnou a ústní část. To je však možné učinit až se znalostí finálního textu námi projednávané novely, a tedy i průběhu výběru soudců, přičemž, kolegyně, kolegové, teprve nyní budeme hlasovat o finálním znění a je uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Nejdéle bude trvat zřízení psychologického pracoviště Justiční akademie, které napříště bude jako jediné oprávněno provádět psychologické vyšetření pro účely výběrového řízení na funkci soudce. Výše uvedené úkony a činnosti si vyžadují určitý čas nejméně v řádu měsíců, a to i při nejvyšší míře urychlení.

A zároveň vím, že s touto úpravou účinnosti předběžně vyslovuje souhlas paní ministryně spravedlnosti, čímž bych jí chtěla poděkovat za tento její přístup.